Dotaz: Proč máme dva druhy náměstků?

Nic jiného totiž dělat nemůže. Mohou chodit na výbory místo ministra, pokud to výbor připustí. Samozřejmě chápeme mnohé diplomatické, zahraničněpolitické povinnosti. Ale jak často se to děje? A co ti náměstci vlastně budou dělat?

Dotaz číslo dva na předkladatele: Jak budou definovány servisní práce?

A že je to vysoce kvalifikovaná práce?

§ 5 odst. 1 písmeno a): služba zahrnuje přípravu návrhu právních předpisů a zajišťování právní činnosti.

To byl dotaz číslo tři.